A to jsou všechny omluvenky. Ještě zazvoním na gong, aby ti, kteří odvolili, se vrátili zpátky do sálu.

Mám zde s přednostním právem pana předsedu... Hlásil jste se první, máte pravdu. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, ono už to tady v minulosti proběhlo. Já jsem konzultoval ty věci s kolegy, tak bych se rád k tomu trošičku vyjádřil. Víte, proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu. Jeho výsledek jste viděli. Paní mi to dala, vrátil jsem se a hlasování jsem zpochybnil. Vzbudilo to velké emoce, že jsem nebyl bezprostředně, protože mezitím se schválil zákon. Přestože jsem tady kolem toho pultíku, je to tady vidět. Hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano, tady jsem nahlásil, že jdu zkontrolovat hlasování. Přesto to vzbudilo nevoli. Já tomu rozumím, nebudu říkat, čí to byl pozměňovací návrh, jak prošel. Jenom tady teď před vámi chci říci, že do stenozáznamu protože jsme se tak i domluvili, já si myslím, že to je takhle možné do stenozáznamu bych poprosil, upravte mi mé hlasování, hlasoval jsem proti. A tím tedy hlasování nezpochybňuji. Jenom by mě pak zajímalo, jako perličku, když se upraví ve stenozáznamu mé hlasování, tak ten výsledek hlasování ovlivní ten ne zákon, ale výsledek hlasování nebude odpovídat přijetí pozměňovacího návrhu. Děkuji. Děkuji panu kolegovi za ten přístup. Jenom pro nás pro všechny.

Já vám děkuji. Já tomu rozumím, ještě jednou, pane předsedající, kolegyně, kolegové, pro nás je to ponaučení, aspoň pro mě, takové, že opravdu když půjdeme zkontrolovat hlasování, tak budu to brát, jako že zastavuji vlak. Tak jsem to pochopil. Děkuji všem zúčastněným za vstřícný přístup a v tom případě to vypadá, že nic nebrání tomu, abychom mohli pokračovat dalším jednáním.